Co je na tom špatného?

Já sám osobně si nechci připustit myšlenku, že NOS hájí spíše zájmy vysokých funkcionářů s vysokými hodnostmi a již méně oprávněné zájmy policistů všech útvarů.

Takže suma sumárum ke zdanění by bylo pouze 579 příslušníků ozbrojených služeb s výsluhou vyšší než 30 tisíc. Dámy a pánové, co je na tom špatného? Já v tom nevidím nic špatného, protože se to netýká vůbec celého sboru.

A nyní mi dovolte, abych se zmínil o číslech, která jsou faktická, že nevycházím z něčeho, co si někdo vymyslel.

To si myslím, že je hudba hodně vzdálené budoucnosti.

Jaký byl plat, průměrný plat u Policie České republiky dle zdroje www.policie.cr

Já už jsem to tady několikrát říkal, že tedy podtrženo a sečteno, navrhované omezení by se dotklo pouze jedinců se špičkovými platy a špičkovými odměnami. Já moc dobře vím, že když dostane příslušník ozbrojených složek odměnu a je to odměna kázeňská, tak se pochopitelně do výsluh nepočítá. Ale takové nehoráznosti, že dostali vyvolení odměny ve výši 600 tisíc, 800 tisíc a možná i více a z toho se vypočítávala výsluha, tak dámy a pánové, to je poctivé? A v tom není vůbec žádná politika. Protože jak to zde řekli kolegové i přede mnou, samozřejmě ta policie bude fungovat, vždycky bude chránit a pomáhat za každého režimu, levicového či pravicového nebo jakéhokoli jiného. A ti příslušníci většinou svoji práci nemají na obživu, ale mají ji rádi. Čili já si myslím, že na tom není vůbec nic špatného, aby někdo nazýval toto nešťastným pozměňovacím návrhem. Tak to já prostě neberu. A jenom již na závěr.

Takže ti odešli, anebo k tomu byli donuceni.

Takže to je ta destabilizace, ne že bude udělán pořádek ve výsluhách.

Děkuji panu poslanci Štětinovi, který byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra a pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání, a proto zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Roman Procházka.